Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Lubomír Metnar. Prosím, ujměte se slova. Děkuji vám, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládní návrh zákona byl připraven především jako reakce na nedávná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech volebních.

Tematicky se novela zaměřuje převážně na podmínky činnosti okrskových volebních komisí. Konkrétně se jedná např. o následující opatření: Předsedové, místopředsedové a zapisovatelé okrskových volebních komisí budou povinni se účastnit školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování volebních výsledků. V případě neúčasti na školení jim bude snížena odměna. Zapisovatel okrskové volební komise se stane plnoprávným členem okrskové volební komise s právem hlasovat. S výjimkou voleb do zastupitelstev obcí budou hlasovací lístky tištěny jednostranně. Zákon sjednotí délku nepřítomnosti člena komise, která již má za následek zánik členství, na dvě hodiny, a stanoví, že se musí jednat o nepřetržitou nepřítomnost.

V tomto smyslu bylo dosaženo dohody s Ministerstvem financí ohledně uvolněných potřebných finančních prostředků. Zákon by měl nabýt účinnosti co nejdříve, aby se dotčené subjekty mohly se zákonem seznámit a aby se podle něj mohly konat senátní a obecní volby na podzim letošního roku. Proto vláda navrhuje, aby s vládním návrhem zákona vyslovila Poslanecká sněmovna souhlas hned v prvém čtení.